Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Ano, rozumím. Pokud se poslanec Baxa nemohl přihlásit, tak budeme hlasovat o tom, abychom vyhověli jeho námitce proti hlasování. Znova vás všechny odhlásím, protože taková žádost zde zazněla. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Hlasování číslo 120. Návrh byl přijat. A budeme opakovat hlasování. Hlasujeme znovu o návrhu pana předsedy Faltýnka, o prodloužení projednávání bodu, který se týká evidence tržeb. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 121. Přihlášeno 162 poslanců, pro 81, proti 56. Návrh nebyl přijat. Budeme tedy pokračovat v projednávání.

Pane poslanče, máte slovo. Dámy a pánové, prosím o klid.

Můžeme to chápat, že je to bezprostředně. Prosím, máte slovo.

Je to věc, o které opět budeme hlasovat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Hlasování číslo 122. Návrh byl přijat.

Všechny jsem vás nyní odhlásil na základě žádosti. Všichni se prosím znovu přihlaste svými hlasovacími kartami. V tuto chvíli jsme připraveni na hlasování o návrhu pana předsedy Faltýnka. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. S přednostním právem pan předseda Kalousek. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo.

Žádosti předsedy poslaneckého klubu TOP 09 samozřejmě vyhovím. A protože čas, který potřebuje klub k projednání, překračuje čas, po který máme dnes jednat, tak končím dnešní jednání Poslanecké sněmovny. Sejdeme se zítra v 9 hodin.